Policie si na to najala znalce. Jinak skutečně mně to připadá úplně absurdní situace, ale jsem samozřejmě naprosto zajedno s veřejností, že nám všem vadí, že ten viník není dávno znám. Je to složitá kauza a všichni si velmi přejeme, aby už byl co nejdřív jasně označen a potom pohnán k odpovědnosti. Děkuji a budeme postupovat tímto způsobem: Nyní vystoupí s přednostním právem paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, potom s přednostním právem zastupující předseda klubu KDU pan poslanec Benešík, poté zastupující předseda klubu Pirátů pan poslanec Černohorský, poté pan předseda KDU Marian Jurečka.

Prosím, paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nestalo se tak, tak alespoň touto formou. Vy jste, pane ministře, zmínil, že věříte policii.

Tato je konkrétně ta vaše.

To je jeden z dalších konkrétních důkazů toho, že se kolem této kauzy objevuje mnoho nepravd, mnoho lží, ne od novinářů nebo od těch, kterým záleží na tom, aby došlo k vyšetření, ale třeba právě i od vás a od státních úřadů, a to i konkrétně od těch, které spadají pod Ministerstvo životního prostředí.

To asi je předmětem, který se opravdu vyšetří, a já pevně věřím, že ano a že zjistíme, jestli tady šlo o systémovou chybu, nebo jestli tady jde právě o pochybení třeba jednotlivců.

Pan poslanec Ondřej Benešík, po něm pan poslanec Lukáš Černohorský. Děkuji za slovo. Jenom velmi stručně.

My skutečně se nesnažíme o nic jiného než o to, aby ta kauza byla vysvětlena.

Prostě mně se jedná o to, abychom za prvé tu věc vyšetřili, ale za druhé abychom se pokusili zabránit podobným situacím do budoucna. Prostě jedná se o to, že to je závažná záležitost, a zkusme zabránit podobným situacím do budoucna. O to jde především.

Děkuji. Děkuji za slovo. Já určitě vím, o čem jsem hlasoval. Stěžejně tam jde o to, nebo minimálně třeba o ten bod jedna, v rámci kterého jsme vyzvali Ministerstvo životního prostředí, potažmo pana ministra, k tomu, aby byly vypracovány a projednány závazné předpisy sloužící k zajištění jednotného přístupu k šetření těch havárií.